Dále, rozšíření přednostního práva. V minulém období došlo k tomu, že byla rozšířena tato přednostní práva právě o předsedy politických stran, pokud nemají přednostní právo už z titulu funkce. Došlo k tomu zejména proto, protože pan předseda Sobotka již neměl být předsedou poslaneckého klubu a toto právo měl ztratit.

Já musím říci, že ta přednostní práva jako taková podle mého názoru nepůsobí příliš výrazný problém při legislativním procesu.

Také je otázkou, zdali skutečně nevymezit i určité typy návrhů, které by takto dlouhou lhůtu neměly. Protože je skutečně faktem, že dojde k prodloužení legislativního procesu ne o 14 dnů, jak jsem zde hovořil již v předchozím vystoupení, ale může jít i o řády měsíců, protože to jednání Poslanecké sněmovny například v letním období podle pravidel tedy neprobíhá, neníli svolána mimořádná schůze. Před tím je do jisté míry nutno varovat, protože mnohdy je nutné i z hlediska třeba evropského práva našich závazků, které máme vůči partnerům na mezinárodním poli, prostě provést schválení některých legislativních návrhů v době poměrně krátké.

Umím si představit např. rozpočtové věci po jejich řádném projednání ve výboru poslaneckém by, myslím, nemusely mít takto dlouhou lhůtu pro projednání.

Mám za to, že tento návrh je způsobilý, aby byl postoupen do dalšího čtení, a navrhuji, aby lhůta pro projednání tohoto návrhu byla prodloužena o 90.

S faktickou mám přihlášeného pana poslance Komárka. Děkuji, dámy a pánové. Já jsem se asi vyjádřil nesrozumitelně, jak jsem zaznamenal z reakcí kolegů. Čili já rozhodně jsem dalek toho, abych navrhoval omezit opozici. Pokud bychom si měli stanovit nějaká pravidla debaty, samozřejmě by platila stejně pro vládní jako pro opoziční strany, jak jsme říkali už ve volební kampani. Stejná pravidla pro všechny. Co se týče přednostního práva, já si skutečně myslím, zda bychom neměli zvážit, jestli ho vůbec potřebujeme, jestli bychom si neměli být v této Sněmovně v debatě všichni rovni. Děkuji. Posledním přihlášeným do rozpravy je v tuto chvíli pan poslanec Adamec. Prosím. Děkuji za slovo, vážená paní místopředsedkyně. Kolegyně, kolegové, já možná budu mluvit trošku o něčem jiném.

Myslím, že kolegové ze Sněmovně, kteří tu jsou dlouho a šli do Senátu, tak měli obdobný pocit, protože s vámi zacházejí, ne jako kdybyste byli členové Parlamentu, ale jako byste byli cizí těleso, které chce říkat něco, co skoro nikoho nezajímá, co ho otravuje a co ho zdržuje.

Takže ten problém tady skutečně je.

Parlament prostě má dvě komory. Pamatujte na to. S faktickou prosím pana Gazdíka a potom pana poslance Kalouska.

Vedení Sněmovny na svém nedávném společném jednání s vedením Senátu se usneslo na tom, že bychom rádi měli ambici v tomto volebním období konečně stykový zákon se Senátem projednat. Nicméně musí tam být skutečně dohoda obou komor na přesných formulacích zákona. Pracuje se na tom a bude se pracovat.

Děkuji, ale pokusím se vejít do časového limitu faktické. Pouze jsem chtěl zareagovat na připomínku, která uvažuje o tom, že by mělo být zrušeno přednostní právo v řeči. Přednostní právo mají předsedové stran, předsedové frakcí a členové vedení Poslanecké sněmovny. Má to svůj hluboký smysl, protože zatímco v běžné parlamentní rozpravě každý z nás sděluje své názory a své argumenty, tak toto jsou lidé, kteří jsou vybaveni mandátem svých vlastních politických stran či frakcí mluvit za větší uskupení. Pokud někdo mluví jménem pěti, deseti, patnácti, třiceti pěti poslanců, tak má být vybaven jistým přednostním právem za předpokladu, že je toho mocen. A tady jsem přesně u té diskuse, kterou jsme vedli při programu. Když nám nějaká pravidla individuálně nevyhovují, zkusme je změnit. Protože náš předseda není mocen z tohoto místa říct větu, která by začínala a končila zrušme přednostní právo. Děkuji. Pan poslanec Blažek se hlásí s faktickou? Já jsem prosila písemně do rozpravy.

Důvod ale bude úplně odlišný od toho, co jsem zde dnes slyšel, a to je to, že já nesdílím optimismus toho, jak je ten návrh odůvodněn, to znamená, že zvýšením nějaké transparentnosti a zkvalitněním procesních norem dojde ke zkvalitnění demokracie. To je obrovský, hluboký omyl, který stále panuje, že pokud zlepšíme procesní normy, demokracie bude jistě kvalitnější a lepší. Federální shromáždění mělo velmi kvalitní jednací řád.